Plat a naturálie, kanceláře, auta, služební byty, asistentky, cestovné a podobně podstatně zatíží rozpočet úřadu. Nedomyšlená změna v řízení Energetického regulačního úřadu přinese chaos právě v roce, kdy se má novelizovat přibližně 20 vyhlášek zmíněného úřadu, všechna jeho cenová rozhodnutí a nastavovat parametry na nové regulační období. To je z hlediska energetické bezpečnosti České republiky, řekl bych, téměř skandál. Proto budu hlasovat pro všechny návrhy, které tento zmetek odstraní. Sleduji, jak tady není zájem o to, co se povídá.